Když se ptal tady kolega Jakubčík, kde jsou ti lidé, tak oni jsou právě fakticky, byť nejsou zmiňováni, právě v tom zákoně. Můžete si strčit, víte kam, nějaké domy, cokoliv, bohatství, jestliže otevřete okno a udusíte se. Jestliže najednou přijde krize, že budete potřebovat sáhnout do zachráněného genofondu toho či onoho chráněného území.

Naopak riskantní, ohrožovala je. Dneska je to obráceně. Situace se dramaticky mění. A jestli budoucím generacím chceme něco odkázat, tak je to právě zachovalá příroda. Ta bude cennější než cokoliv jiného.

To je podle mě nesmyslné. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, zatím poslední faktická připomínka. Máte slovo, pane poslanče.

To prostě takhle je třeba udělat.

Protože se mi množí další faktické poznámky, pokusím se uklidnit sněmovnu tím, že přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nicméně myslím si, že byť by tisíckrát ten váš záměr prosadit takový zákon, kdyby to byl bohulibý čin ve prospěch přírody, tak ve chvíli, kdy nepřesvědčíte občany, které zastupují zastupitelé jednotlivých krajů, tak to nemá dlouhého trvání. Myslím si, že mohou platit dlouhodobě jen takové věci, kde se alespoň většina s takovými záměry ztotožní. Já vám věřím, že chcete chránit přírodu, ale těžko to můžete dělat proti vůli zastupitelů jednotlivých krajů.

To mi přijde příliš zjednodušené. Totiž kdybyste to takto prosazovali, tak děláte to samé, co vytýkáme Evropské unii.

Děkuju. Ještě s faktickou poznámkou pan kolega Stanjura.

Ale kdyby to tak bylo, a já s tím souhlasím, tak o Šumavě v tomhle zákonu není ani písmenko.

My jsme chytřejší než vaši starostové a vaši zastupitelé, ať už obecní, nebo krajští. Ale oni nejsou ochotni respektovat názory lidí, kteří tam bydlí. A to mi vadí! Děkuji a nyní pan poslanec Petr Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ten zákon je takhle z principu nastaven. To je fakt. Já jsem se s řadou starostů a lidí, kterých se tento zákon přímo dotýká, sešel, ještě s kolegy poslanci na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A to je i odpověď panu kolegovi Junkovi, kterého si normálně velmi vážím. Ale oni ti starostové přesně řekli, co chtějí. A řadu těch pozměňovacích návrhů jsme já a některé pan kolega Klán předložili na jednání výboru a byly odmítnuty. Vědí a mají to dokonce v paragrafovém znění. A bohužel tyto návrhy byly na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj odmítnuty.